Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já bych chtěl vystoupit s procedurálním návrhem, nicméně než tak učiním tak bych chtěl také za náš poslanecký klub všem poděkovat za spolupráci v tomto roce a popřát všem kolegyním a kolegům jménem našeho klubu hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší v novém roce. A nyní k tomu procedurálnímu návrhu. Dovolte mi, abych navrhl vyřadit všechny neprojednané body z pořadu této schůze. Ano, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování pořadové číslo 404, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 404, z přítomných 143 pro 95, proti 21. Návrh byl přijat. V tom případě mohu konstatovat, že musím ukončit dnešní jednací den, ukončit schůzi Poslanecké sněmovny, 53. schůzi, s tím, že upozorňuji, že po tomto procedurálním rozhodnutí organizační výbor Poslanecké sněmovny, který se sejde ve čtvrtek 15. 12. ve 13 hodin, bude rozhodovat o zařazení vyřazených bodů na 54. schůzi, která bude začínat 9. ledna příštího roku.